Jenom ten Čapák, to se jim povedlo. A proč?

už je čas. Paní Pekarová říká, že patřím do vězení. Nebo je to lidový soud?

Nadšené a nestálo to nic. Takže je to kauza, která byla zastavena a znovu pod tlakem otevřena, a nemohla skončit, protože by to byla obrovská blamáž soustavy státního zastupitelství včetně nejvyššího státního zástupce.

Policie věc řešila od konce roku 2015.

A OLAF samozřejmě přišel proto, aby se to zpolitizovalo.

A jak mi bylo vysvětleno, mělo jít o definici malého a středního podniku vydanou právě Evropskou komisi formou příručky.

Patrně proto orgány činné v trestním řízení jiné úkony již neučinily. Nemusela, ani nekonala. Bylo to politické rozhodnutí. Mohli klidně počkat. Byl jsem policií nesmyslně označen za takzvaného organizátora celé údajné trestné činnosti a podle názoru policie jsem měl veškeré kroky všech spoluobviněných vědomé a při plné znalosti všech okolností organizovat a řídit.

Samotné základy konstrukce údajného trestného činu vymyšlené policií tedy nedávaly od počátku smysl a odporovaly platné trestní právní úpravě. Na tyto zásadní vady popisu skutku jsme já i můj obhájce upozorňovali jak v rámci slyšení před mandátovým a imunitním výborem, tak především v průběhu celého trestního řízení, ale bohužel marně, nápravy jsme se nedočkali.

Zbylo podstatou obvinění tak zůstalo toliko údajné uvedení nepravdivé kvalifikace společnosti Farma Čapí hnízdo jako malého podniku v žádosti o dotaci. Trestní řízení následně už pouze vůči sedmi osobám pokračovalo, a to si představte, při nezměněném popisu skutku, takže mně i nadále policie kladla za vinu, že jsem organizoval trestnou činnost i oněch čtyř osob, které již nebyly stíhány nebo jejich jednání nebylo shledáno trestným.